Zahvaljujem. Dotakli ste se nečeg što mene jako muči, ali vidim da ne muči ljude iz HNS-a, pa kažu da ste jako dobri. Muči me to što ova zemlja pokazuje da osim toga što nema strukturnih reformi, nije u stanju poštivat svoje zakone. Dakle, ponosno smo glasali i podržali kao MOST Zakon o hrvatskim braniteljima kojima smo još jednom rekli da prednost, ukoliko imaju iste uvjete, imaju oni koji su stradalnici Domovinskog rata, ratni vojni invalidi, 100%-tni ratni vojni invalidi, djeca poginulih i dragovoljci. I ona imate 2019.g. ženu koja je bila dragovoljac Domovinskog rata, koja ima magisterij i doktorat iz područja, znači, nacionalnih parkova i zaštićenih područja, koja ima znanstvene radove, znači, na stranu to šta je dragovoljac i primite nekog tko je, i ona je nezaposlen dragovoljac i primite nekoga tko je zaposlen i tko nema takve uvjete ni blizu. I to je ono što je strašno u ovoj zemlji, što razara ovu zemlju, o tome sam isto tako jučer govorila jer ako ono što je temelj RH, Domovinski rat, tako bacimo pod noge i kažemo da nije bitno, onda smo sami sebi napravili najveću sramotu i nemojte se kleti u te branitelje, branitelji su isto tako bili pripadnici svih [[Upadica: Zahvaljujem kolegice]] drugih stranaka, al najviše se na njih pozivao HDZ i to je ono što je strašno. Odgovor na repliku, poštovani kolega Miro Bulj. Da, Zakonom o hrvatskim braniteljima koji smo prihvatili i koji smo rekli da se treba poštivat svi zajedno, branitelj bez obzira u kojoj je bio političkoj opciji ako ima iste stručne kvalifikacije mora biti on primljen jel takav je zakon.

I to je ona najgora poruka, šta je bitnije biti u HDZ-u i HNS-u, nego biti branitelj i stručniji od drugoga kandidata. Zahvaljujem kolega Bulj. Vidite s ravnateljicom, možda je ona višestranačje shvatila da mora biti u više stranaka. Prelazimo na slijedeću repliku, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Poštovani kolega Bulj govorili ste šta nisu oni napravili, al oni su imali neke stvari koje su napravili, a to su da su ugasili referendum, dakle, tu su bili jako uspješni, onda su zatvorili arhive Udbe, to su uspjeli napraviti, onda su uspjeli sebi izglasati više novaca za izbornu kampanju, pa nemojte biti tako kritični prema njima, ima stvari koje su oni i napravili. Zahvaljujem. Odgovor kolega Bulj. Da, imat će ona ako dođe SDP-e, SDP-ovu iskaznicu nikakav to njima nije problem i oni će to riješiti a ovi status branitelja i stručnost neće biti bitna i to proganja naše ljude. Da, referendum. Grobar referenduma. 400 tisuća hrvatskih građana su skupili potpise za promjenu Izbornog zakona. Mi saborski zastupnici nismo dobili liste nevažećih potpisa i to je pljuvanje i gaženje naših građana i izravne demokracije. To je udar na Ustav. Nije tu problem tko je na vlasti, nego vlast proizlazi iz naroda i narod ima pravo na izravnu demokraciju to je članak 1. temeljnih odredbi Ustava Republike Hrvatske. Zahvaljujem. Kolega Bulj vi ste dotakli u svom izlaganju jednu temu koju ja nastojim često ovdje govoriti u Hrvatskom saboru. Hrvatska je zaista na začelju Europske unije po broju djece u vrtićima i tu postoji izrazito velika razlika između urbanih i ruralnih područja Hrvatske. I prema tome, djeca ruralnih područja nikako u Hrvatskoj nemaju jednaka prava kao djeca urbanih područja. Svi znamo da su osnivači gradovi i drago mi je da preko milijardu kuna raspisano natječaja za izgradnju vrtića. No, postavlja se pitanje tko će financirati tete u vrtićima mnogih gradova i općina? Znamo pojedine općine i gradove koji su išli u izgradnju vrtića koji neće imati vlastita sredstva za financiranje rada teta. Zbog toga smo tražili i aktivno učestvovanje preko državnog proračuna pomoći dodatne takvim gradovima i općinama.

Mi smo dali amandman na proračun 200 milijuna gdje bi riješili ova sva područja kao što druge države nerazvijena i brdsko-planinska područja riješili problem obaveze dječjega vrtića na cijelom području. To su druge države riješile da nerazvijenima potiču dječje vrtiće da roditelji ne snose taj trošak i da se smanji trošak lokalnim samoupravama baš zbog demografskog … [[ne razumije se]] razvoja. Što vam se događa? 2/3 Hrvatske su prazne, a mi konstruktivno dajemo svoj prijedlog, ali on se ne prihvaća. Jer je to populizam. To vam je isto kao što sam ja predložio prije 2 godine ovdje amandman o udžbenicima to je bio populizam. A kada predlaže njihov sakupljač žetona Bandić, onda je to ok. Onda je to ok jer onda to nije više populizam.

Poštovani kolega Lovrinović nije nazočan. Gospođo državna tajnice, kolegice i kolege. Dosta je već rečeno. Trudit ću se ne ponavljati se previše, iako neke stvari mislim da je potrebno ponoviti jer kažu da je ponavljanje majka znanja. Dakle, kada govorimo o reformama, o reformskim nastojanjima ove Vlade, po meni glavno i osnovno pitanje je kakvu korist i kakve benefite od toga osjećaju naši građani. Bojim se slabo do ništa, a to ću vam pokušati pokazati i kroz neke statističke podatke, a onda na kraju i kroz to kako ljudi stvarno žive, kako se osjećaju i zašto iz Hrvatske odlaze. Ako bi saželi problem općeniti koji imamo u Hrvatskoj, tada mislim da ga se da vrlo lako iščitati iz Izvješća Europske komisije na koji se kolege iz HDZ-a i kolegice tako zdušno pozivaju. A to vam je prva rečenica u sažetku dakle koji se nalazi na samom početku dokumenta koji kaže: „Trajan gospodarski rast postaje glavni izazov za Hrvatsku.“ O tome je govorio i kolega Grčić. Dakle, trajni gospodarski rast, jer Komisija konstatira iako je iznad prosjeka EU gospodarski je rast umanjen i postupno se približava stopi potencijalnog rasta koja se vrlo sporo povećava. Drugim riječima ako ćemo to prevesti u svakidašnji govor kratkoročni rezultati postoje ali ti kratkoročni rezultati se polako tope, dok srednjoročni i dugoročni u pravilu izostaju. A zašto izostaju kolegice i kolege? Pa baš zbog toga što se vrlo teško mičemo sa mjesta što se vrlo teško odlučujemo na reforme na koje se trebamo odlučiti. Naime, ponovno se pozivajući na to isto Izvješće koje je tako zdušno citirano ovdje, kada Europska komisija daje opću provedbu preporuka upućenih Hrvatskoj u razdoblju od 2014., 2018. do danas dakle, nema napretka nikakvog u 19% preporuka. Ograničen je napredak dakle limitiran je na 30% Određeni napredak je na 32. Dakle, ovdje govorimo o 80% preporuka što se tiče reformi na kojima je određeni ograničeni napredak ili ga uopće nema. Dok značajan napredak je, samo bilježi 12% preporuka je potpuna provedba 7% dakle, manje od 20% Dakle to su opet riječi Komisije koje možemo tumačiti ovako ili onako, ali činjenice ostaju. Ono što bih ja posebno ovdje podcrtao što isto kaže to isto Izvješće: „U Hrvatskoj su vrlo izražene teritorijalne razlike.“ Jako izražene i bojim se da se one ne smanjuju, nego se samo produbljuju. Dakle, citirat ću izvješće kada kaže: „Slično kao i BDP-e po glavi stanovnika i rezultati na tržištu rada znatno se razlikuju u određenim dijelovima zemlje, a stopa nezaposlenosti u 2017. kretala se u rasponu od 4,6 u Istarskoj županiji do čak 26% u Sisačko-moslavačkoj županiji. Gotovo 40% nezaposlenih živi u istočnoj i središnjoj Hrvatskoj iako u tim regijama živi tek četvrtina ukupnog stanovništva Hrvatske.“ I kaže dalje Izvješće: „Što je djelomično i posljedica intenzivnog iseljavanja.“ Svakako Hrvatska nije jedina zemlja koja se suočava sa ovim problemom. Nije.

Međutim zašto se ljudi na to odlučuju? Nažalost u Dublinu imate dio grada koji se naziva Mali Osijek, ja da sad šetam ulicama Dublina puno su veće šanse da ću sresti svoje vršnjake, nego šetajući se ulicama Zagreba, Osijeka ili bilo kojeg hrvatskog grada, a kada razgovaram s njima o tim rijetkim trenucima i kad se odluče vratiti kući, obično za blagdane, dakle vidjet ću ih za Uskrs vjerojatno, tada govore zašto su otišli. A otišli su zato što nemaju povjerenje u institucije više, zato što ne žele čekati cijeli život da se nešto pokrene, zato što su odustali od čekanja, kažu naši su roditelji čekali, dočekali su slobodnu državu ali nisu dočekali slobodu, govore naravno o ekonomskoj, o slobodi dostojanstvenog života i tako dalje, i tako dalje. I nevjerojatno je da će hrvatskog radnika negdje u dalekoj Irskoj, dakle na najvećem hrvatskom otoku cijeniti više nego u Hrvatskoj. Žalosno je kada prolazite kroz slavonska sela da su ona poluprazna, netko je u raspravi prije rekao, mislim kolega iz HSS-a da se kuće već same ruše, da kupaca za njih nema, da interesa uopće nema, i tu dolazimo do onog čuvenog projekta Slavonija, kolegice i kolege čisti PR, ništa drugo, jer svatko tko se iole i ovlaš bavi Europskim fondovima zna da dok nema novog Operativnog plana Slavonija ne dobiva ništa što joj i ovako ne bi pripalo. A šta joj to pripada kroz projekt Slavonija? Ceste, društveni domovi, infrastruktura, kolegice i kolege koji na kraju neće imati tko koristiti. Dakle, potpuno promašena investicija i zbog toga mladi neće ostati u Hrvatskoj, zbog toga mladi neće ostati u Slavoniji.

Stalno su nam puna usta reforme državne uprave, regionalne samouprave, no jedina reforma koju ja vidim, a evo svjedok sa vremena već duže vrijeme, ali pogotovo u mandatu ove zadnje Vlade, a podpredsjednik Vlade je govorio kao da je ova Vlada jedina koja je počela išta raditi, jedino što vidim u ... [[Govornik se ne razumije.]] jedinice lokalne, regionalne samouprave je širenje upravnih odjela, zapošljavanje novih ljudi, daljnje opterećenje i onako opterećenog a ponekad i beskorisnog sustava, jer Županije u ovakvom obliku jednostavno nemaju smisla. Jer su jednostavno skretničari novca, uglavnom namjenskog koje daje središnja država, i Županije u ovakvom obliku služe samo za uhljebljavanje poslušnika stranačkih. A Osječko-baranjska županija je kako su se izmjenjivali HDSSB i sad HDZ na vlast, u pravilu bi vam ih opisao kao brod u koji svatko donese jedan kamenčić ili hrpu kamenja, ili pun džep kamenja i na kraju ode, i dođe novi koji donese još toliko kamenčića, a brod mora ploviti dalje, no on tone sve više i više opterećen tim kamenčićima, tim ljudima, tom hiperprodukcijom upravnih odjela koji ne služe na kraju dana ničemu, kolegice i kolege apsolutno ničemu. I jedino povećanje zapošljavanja o kojem mogu govoriti na području Osječko-baranjske županije je upravo to, regionalna samouprava. Ja bih volio kad bi više razmišljali strateški što se naravno, što uvijek izostaje, pa i u samim preporukama Europske komisije kada se govori o fiskalnoj politici odnosno poreznoj se govori o različitosti Hrvatske, o različitim prirodnim resursima koje određeni krajevi imaju i o različitim potencijalima razvoja. Recimo, jedinice lokalne samouprave u ovom slučaju Osijek je prepoznala jedan potencijal u obliku projekta Osijek Software City, koja je jedan od rijetkih dobrih primjera sinergije jedinica lokalne samouprave i privatnog poduzetništva. Zašto ne bi od Slavonije koja ja već počela sličiti više Sahari nego nekad bogatoj Slavoniji u kojoj će valjda na poljima uskoro biti jedino migranti, a ni oni ne žele ostati u Slavoniji, zašto od nje ne bi pokušali učiniti ono što se kaže Silicijsku dolinu?, zašto ciljanim poreznim olakšicama i drugim mjerama ne bi pokušali IT industriju recimo koncentrirati u tu regiju i tako joj pomoći, zašto u neku drugu ne bi nešto drugo, i tako dalje, i tako dalje. Osim toga kako sam rekao Europska komisija sama o tome govori, dakle govori o tome da svaka regija mora imati poseban pristup i posebnu pažnju.

Naš mirovinski sustav neće moći dugo trpiti ovakav pritisak i čudimo se što nemamo stranih investicija, čudimo se što se ljudi teško odlučuju na poduzetništvo, ali ja vam opet govorim sigurnost poslovanja, sigurnost ulaganja, pravna sigurnost je nažalost i dalje vrlo, vrlo niska. Ne volim to isticati kao neke kolege i toliko se busati u prsa s tim, ali ja sam jedan dio svog radnog vijeka proveo u realnom sektoru, i najveći izazov uvijek vam je naplatiti se, uvijek. Država svoje uzme odmah, dakle vi po izdanom računu plaćate PDV, a hoćete li se i kako vi naplatiti to nikog nije briga. Pa onda ulazite u skupe sporove za račune od 100 kuna recimo plus PDV, dakle 123-125 kuna za koje znate da se nećete naplatiti, ali morate ući u spor, druga opcija vam je otpisati dug ali to nije, to jedino možete raditi dakle kad je tvrtka vaša, ovako se morate opravdavati nekom.

Imao replike. Kolega, vi ste raspravljali, u svojoj raspravi dotakli temu javne uprave u smislu ukidanja Županija, ja apsolutno smatram da ste tu u pravu, jer kad ogolimo i dovedemo ih u jednu činjenicu s čime Županije upravljaju, sa zdravstvom, sa školstvom, sustavima navodnjavanja i otpadom. A gdje smo najgori? U otpadu, Centri za gospodarenje otpada. Što se tiče zdravstva, svi znamo u kakvom su stanju domovi zdravlja po dijelom Hrvatske, poglavito u ruralnim prostorima. Što se tiče školstva imate 245 područnih škola još na krutim gorivima, pogledajte sustav našeg školstva tko imenuje sastav školskih odbora, osnivači županije, kako ih imenuju, tko su članovi tih, pa svi bivši načelnici, gradonačelnici, gradski vijećnici onih većina koji su recimo izašli iz nekih sastava. Prema tome što čine županije?

Odgovor kolega Hajduković. Pa da kolega slažem se, tim više što recimo školstvo ne nadziru cijelo, dakle veliki gradovi ili neki gradovi koji žele mogu preuzeti financiranje školstva itd., itd. Sa zbrinjavanjem otpada tu bolje ni trošiti vrijeme govoreći gdje smo, jer nismo nigdje. Županije, u svakom slučaju uloge županija treba redefinirati, jer sam rekao da u ovakvom obliku one jednostavno smisla nemaju. Baš zbog toga što ovlasti imaju premalo, a previše koštaju, dakle neki cost benefit bi bio definitivno protiv ovakvog ustroja odnosno ovakvog izgleda županije. Postojale su i prije regionalne jedinice zvale su se zajednice općina koje su imale neku svrhu, a ako je svrha županije jedino koordinirati općine i gradove kažem onda u ovakvom obliku su jednostavno preskupe. Hvala gospodine potpredsjedniče, pozdravljam ja ministra potpredsjednika Vlade i državne tajnike, uvaženi kolega ne bi se složio s vama na vašu izjavu da su u županijama uglavnom uhljebi, ne uglavnom nego su to sve uhljebi stranaka koji, da je to jedini smisao postojanja županija. Da to govori Bunjac, Pernar ili ovi ljudi koji nikada ne mogu postat župani onda mi je to jasna frustracija, ali vas smatram ozbiljnim političarem, a i vaša stranka mislim da je ozbiljna i imate nekoliko svojih župana, da na takav način govorite o stotinama ljudi koji vjerno rade svoj posao, mislim da je neprihvatljivo. A o tome da se da veće ovlasti županiji to je razumno i o tome se može razgovarati, al da tako klevećete sve zaposlenike i vrijedne ljude koji rade u županijama ja mislim da stvarno nema smisla. Ovo bi bila više ispravka netočnog navoda, ja sam rekao, nisam ni jedanput upotrijebio riječ uhljebi to je prva stvar. Druga stvar ja ne sumnjam da neki vjerno rade posao, ali županije nemaju ovlasti nema, jednostavno nema posla koji bi mogli raditi, nisu oni krivi za to. A kad govorimo već o stranačkim poslušnicima i slično, pa mislim da ste kolega upravo vi, kao član HDZ-a izjavili kako je HDZ depolitizirao vatrogasnu zajednicu koje ste vi predsjednik, kako je ona depolitizirana kad je istaknuti član jedne političke stranke predsjednik, jeste tako depolitizirali i državnu upravu, vjerojatno jeste. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Josip Borić, izvolite. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, evo pa ja želim nešto ovaj reći o ne znam kojoj interpelaciji o radu Vlade RH kako su oni naveli radi neuspjeha Vlade RH u provođenju reformi. Evo čuli smo sada jedno mišljenje, čovjek se kandidira za župana i kaže da treba ukinut županije, ali to je SDP i jednostavno ne mogu vjerovati da na toj razini funkcionirate i pokušavate servirati neke vlastite istine. Što su naveli kao razloge zašto treba Vlada polagati račune SDP-u? U prvoj godini mandata nije provela sve reforme koje su oni očekivali, tj. nedovoljno kako su napisali, samo u prvoj godini pazite, u prvoj godini nedovoljno. Onda su uočili da se usporava gospodarski rast već u 3. mjesecu prošle godine, pa su onda rekli da treba natjerati Vladu da radi svoj posao. Sjećam se kolege Kregara koji se jako ljutio na premijera koji je u podne dolazio na svoj posao, u podne su dolazili radit ne, on je to često govorio ovdje u saboru kao član tada većine. A da bi sve to funkcioniralo što su oni nama zamjerili treba osnovat nacionalno vijeće za praćenje reformi. I tamo trebaju biti i oni i sindikati i svi neki čimbenici i onda bi reforme kao išle jer bez tog nacionalnog vijeća nema reformi. Za to vrijeme tada mislim da je ovo već sada ostario materijal malo u pogledu svega i onoga što je Vlada napravila i onoga što su oni tada predviđali pa se nije ostvarilo. Jer da bi znali gdje smo danas smo vidjet gdje smo počeli, jer se mnogo toga želi ovoj Vladi staviti kao teret, a počeci su sasvim negdje drugdje. Pa počinjemo tamo negdje gdje je netko stao 2015. možemo i to uzeti, stala je SDP-ova vlada sa svojim uspjesima koji su na kraju 2015. u svim gospodarskim podacima, ako ćemo ih uzet, u svim analizama uvaženih ekonomista, utvrdili smo da smo u 2015. tamo gdje smo ostavljeni 2011. sa svim rezultatima, 4 godine u ništa tako se to može ocijeniti. I oni su sami to ocijenili kroz onaj famozni Plan 21 s kojim su došli na vlast 2011., obećali puno toga i u 2015. godini premijer tadašnji utvrđuje, mi nismo imali nikakav Plan 21 to je bilo nešto onako figurativno i nikome nismo ništa obećali. I tako su se ponašali. I rezultat takvog rada je sve ono što smo prolazili 4 godine, što je bilo najtužnije na kraju tih 2015. godine, podijeljen narod, ona čuvena rečenica: Mi ili oni. To je bila rečenica koja je trebala dijeliti ljude i koja bila reforma svih reformi njihove vlade. To su radili pune 4 godine. Nije ih bilo briga za pad BDP-a, za javni drug koji je rastao pune 4 godine za 80 milijardi, došao na 90% ukupnog BDP-a, nije ih puno bilo briga kad smo ušli u proceduru prekomjernih neravnoteža, odmah već na drugom proračunu, još ga nismo ni donijeli već smo ušli u proceduru. A kažu oni: „Pa dobro, morali smo nekakav proračun napraviti.“ Imali smo godišnje po tri rebalansa da bi uopće funkcionirali. To su bile reforme. To su znalci. Što su nam još ostavili? Kreditni rejting. Kažu: „Nije važno.“ Čuo sam danas Peđu Grbina da to ništa nije važno, da to ljudi uopće ne osjete.

Restrukturirali brodogradnju. Kažu 2012.: „Evo konačno jedna Vlada riješila kompletno pitanje hrvatske brodogradnje.“ 12 milijardi izvlastili ih za vrijednost pomorskog dobra. Kažu: „Radi metodologije upisujemo to Vladi iz 2011.“, jer nas to ne interesira da taj dug javni ne bi bio puno viši, nego što je narastao i onda kažu: „Više Hrvatska problema sa brodogradnjom neće imati. 5 godina subvencija i mi smo sve riješili.“ Sve privatizirano. Znate li koliko su dobili ocjenu Europske komisije u 2015. godini za ono što su oni radili i obećali Europskoj komisiji da će raditi? U jednom od 5 poglavlja ocijenjeni minimalno pozitivnim, minimalno pozitivnim i 4 negativne ocjene u svim ostalim područjima. To je o čemu bi trebala stremiti i ova Vlada i oni to uvjeravaju ljude, uvjeravaju cijeli dan da je to to što trebamo postići. Most. Dva puta smo im dali priliku kao HDZ-e da grade ili da rade za ovu državu sa znanjem, ljudima, da donose, doprinose, da reformiraju. Prvi put ruše Vladu nakon 6 mjeseci, drugi put nakon 6 mjeseci. Zaključili su da je lakše biti u oporbi. Hlad oporbe, nije te briga za ništa, a možeš o svemu govoriti što god te volja i sve znaš i bolje nego drugi i to gledamo. Nisu htjeli odgovornost za i jednu reformu o kojoj Vlada ovdje piše na 10 stranica. I nije Vlada odgovorila kako bi možda i trebalo da se želi baviti politikom, nego vrlo argumentirano da svakim podatkom koji je provjerljiv. I čak danas kažemo malo i zastario u odnosu na ono što se ostvarilo do današnjeg dana, znači još godinu dana kasnije. Fiskalna kretanja, prvi potez, prva reforma do prvog proračuna prva porezna reforma, sjećamo se. Pa u drugoj godini i drugi dio te porezne reforme, pa i treći dio. Odnos prema lokalnoj samoupravi, decentralizacija. Pa mi smo nekada bili sretni da su nam obećavali nekakav fond poravnanja koji se nikada nije desio kada su nam ukinuli sjećate se Zakona i poreza na dohodak kada su ga mijenjali i uzeli lokalnoj samoupravi 2 milijarde kuna. Ne dali kao ova Vlada, nego uzeli 2 i rekli: „Vratit ćemo vam 500.“ I nikada vratili 500 i mi to moramo uvažavati jer su oni sami sebe ocijenili vrlo uspješnima. Kada ih gledamo u odnosu prema radnicima, način na koji su rješavali pitanje radnika, pa to su štrajkovi bili svaki dan tu na Markovom trgu. Kako su rješavali mirovinsku reformu? Dođe gospodin Mirando Mrsić kao ministar i kaže 2014. godine: „Svi Hrvati radit će do 67. godine.“ Sjećam se, ovdje raspravljali smo o tome. Ali nije imao s druge strane HDZ-e koji je to napadao na način kako oni to rade. Bilo je rasprave.

Pa mi to nismo ništa napravili. To je neki novi zakon. Nismo mi 67 godina. I sada ćemo vam organizirati i referendum i mi ćemo predvoditi da se potpišemo protiv toga što smo donijeli 2014. godine.“ Pa kakva je to politika? Kakvi su to odnosi i kako to ljudi doživljavaju vidjeli smo na izborima u Lici. 3% ljudi koji još razumiju SDP-e u ovom stanju. Jednostavno da se čovjek, neću govoriti ne znam o minimalnoj plaći ili samo o mirovinskoj reformi, o stanju javnih financija da isplatimo 3 milijarde i pol kuna nekih jamstava kako oni rekoše za riješenu i restrukturiranu brodogradnju. Ne samo oni, nego i IDS i on ih je u tome podržavao. I danas bježe od sebe i vlastite odgovornosti. S takvima nije lako razgovarati. Slušao sam Peđu Grbina ovdje o njegovoj viziji tj. o onome što ova Vlada radi. On je sve pohvalio koliko sam razumio. Nemaju protuargumenata i to ih je dovelo u ovo stanje. Nemaju odgovor na ovu politiku. I svi ovi pokušaji da u prostoru ostavljaju dojam da se o nečem brinu je čisto još jedanput zbrajanje poraza nakon nekakvih glasovanja ja ne znam koje već po redu i nešto što SDP-u sigurno ne treba u ovakvom stanju, jer nisam razumio ništa od ovoga što su htjeli osim da si stvore prostor da mogu još jedanput jedno popodne govoriti o tome kako ova Vlada ništa ne zna. Izvolite. Kolega Borić vama čovjek stvarno mora odati priznanje koliko ste vi vješti u izvrtanju teza. Dakle, govorite o tome tko kako vodi državu i tko je odgovoran itd. Oni koji su ju vodili 21 godinu ili oni 8? Kada govorite o konstruktivnosti kolega, pa vaša je stranka glasala dok ste bili u oporbi protiv svega što je bilo na dnevnom redu Saboru, apsolutno svega. Od Izvješća o stanje u prostoru koje je čisto izvješće do zakonskih prijedloga. Zašto? Ja razumijem da je to jedini način na koji vi znate funkcionirati, to je biti na vlasti, to su crne torbe, ali konstruktivni niste spremni biti. Mi se ne bojimo podržati nešto kada mislimo da je korak naprijed. S vaše strane to nikad nisam vidio.

Hvala lijepo kolega Hajduković rekli ste da smo mi bili protiv svega, pa ja se sjećam prvih dolazaka ovdje, prvog ministra financija Linića koji je došao sa recimo Zakonom o predstečajnim nagodbama, među nama se vodila i te kakva rasprava, hoćemo li to podržati, sjeća se evo kolega Šuker. Podržali smo, pa kad smo vidjeli što ste i napravili nakon svega toga i mijenjali taj zakon ne znam koliko puta da dođe u neko stanje da to ima nekakvu institucionalnu ovaj formu i tamo institucije donose, a ne da se događaju predstečajne nagodbe ne znam gdje u kakvim prostorima itd., podržavali smo mi i te kako. Pogledajte vi dnevne redove sve ovdje piše, ono što smo smatrali da je dobro, ali toga nije bilo puno, gotovo ništa. Šta ćeš podržat kad ništa, na kraju rezultat ništa, niste ništa obećali, niste ništa napravili i svi su vam krivi. Pa ne mjeri se odgovornost za državu godinama vlade.

Hvala lijepo, poštovani kolega Borić prvo bi dao jedan ispravak, ne možete govoriti mi smo vama nešto, zato što je od ovih ovdje prisutnih ljudi jedino naš potpredsjednik gospodin Brkić on je bio taj koji je s nama razgovarao. Vas nisam nigdje vidio ono ni u jednim tim razgovorima ono, tak da evo to je, naš potpredsjednik on može reći kako se vodili razgovori u kom smjeru bilo, ne možete preuzeti zasluge za nekoga ko, gdje niste sudjelovali, znači jednostavno niste sudjelovali, niste vi nama dali priliku. I ako gledam način kao se obraćate, upravo ste vi možda tu priliku i napravili da se raspadnu te vlade, da je ostalo do onih ljudi koji su razgovarali za tim stolom, koji su dali neku riječ ono, onda bi vjerojatno to opstalo. Međutim, dovoljno ima kod vas upravo takvih pojedinaca kao što ste vi koji će sve napraviti da svoje nezadovoljstvo prenesu upravo u takve da kažemo moguće dogovore, ali uzmite si to u obzir Hvala kolega Panenić kao da ste govorili o MOSTU, sve što ste meni rekli, pa to na vas se odnosi. Nisam ja spomenuo na nikoji loši način ono što smo mi rekli da smo pokušali 2 puta s MOST-om nešto napravit, ali da ste vi odlučili nakon 6 mjeseci da je najbolje razići se jer da to jedino doprinosi ovoj državi. Ima nekih koji su razmišljali drugačije i ako vi mislite da je destrukcija primarni moment u politici kada treba samo govoriti ružno, kritički ili bilo o čemu kao što vi govorite po cijele dane, po cijele dane, vama ništa u ovoj državi nije dobro, a to je refleks jedne uvrijeđene stranke koja je jednostavno odlučila da treba napraviti potez nakon kojih ih je premijer rekao tajnice donesi tamo ili napravi ove odluke i smjeni ove ministre. To vas je toliko pogodilo da se ne možete oporaviti do današnjeg dana i to je vaš odnos prema politici, a sve ostalo što ste vi nekome dali ili ne dali, to je Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolega Borić vaša je rasprava u potpunosti arhaična, anakrona, a time i potpuno besmislena. Vas su bila puna usta SDP-ove rasprave pa kad me već vučete za jezik reći ću vam slijedeće. Ovu stranku su vodili ljudi različitih kapaciteta možemo za njih reći da su bili ovakvi ili da su onakvi, ali ovu stranku nikada nije niti će voditi netko tko je osuđeni kriminalac. Odgovor kolega Borić. Mislim da na ovo zadnje možda i ne treba previše odgovarati s obzirom da neke vaše procese i vaših bivših članova i županica i ostalih ne treba spominjati jer je to što se nekome stavlja na teret njegovo osobno i ne vjerujem da biste se i vi složili da je djelo neke županice i vaše djelo zato što ste u SDP-u. Ne biste se s time složili, a politički možemo o tome kome više paše nešto izgovoriti, pa bi bio onako interesantan ili bi uhvatio pokoji politički poen. Što se tiče toga da smo mi spominjali SDP, pa reko sam da kad govorim o interpelaciji moramo znati gdje smo počeli kao Vlada bi se znali ocijeniti na kraju 3 godine sada već po malo ovog mandata, moramo znati. I ako vama to ne smeta onda se nemojte upuštati ili vam smeta onda se nemojte upuštati u ovakve uratke za koje smo vam rekli da smo zahvalni, da vam možemo reći sve što smo napravili od reformi u ovih 3 godine i usporediti se sa vama. Slijedeća replika poštovana kolegica Grozdana Perić, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovani kolega Borić spomenuli ste brodogradnju i 3,1 milijardu kuna koliko je moralo se sada platiti zbog garancija, u odnosu na to kako neki kolege makroekonomisti govore da biste sad vrijeme da se nešto uštedi i tako treba kad se ima višak u proračunu, međutim kako štedjeti na takav način kada se mora sanirati nešto iz prošlog vremena, a znamo kojega i ne može se sačuvati za neka bolja vremena. Hvala lijepa kolegice Perić, mi smo o brodogradnji najviše saznali u zadnjih nekoliko mjeseci i postala je top tema u RH, a rezultate reformi ovih koji nas prozivaju da nismo napravili nikakve reforme. Oni su 2012. ovdje slavodobitno došli i rekli konačno smo riješili hrvatsku brodogradnju i Brodosplit i Brodotrogir i 3. maj i Uljanik, konačno i za to smo platili toliko, izvlastili pomorsko dobro, upisali vladi iz 2011., odredili 5 godina subvencija, kad to prođe privatizacija je završena i plan restrukturiranja se ima provesti u 5 godina.

Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa ako je kolega Borić elaborirao usporedbu podataka od prije nekoliko godina, ja ću govoriti o recentnim podacima i koji se odnose na rad ove Vlade u nešto više od 2 godine. Ono što je činjenica nakon 6 i pol godina zahvaljujući naporima i rezultatima Vlade Republike Hrvatske još jednom ću reći Hrvatska je u investicijskom kreditnom rejtingu. Što znači da se otvara prostor za rast plaća i za daljnji gospodarski rast, što znači da se otvara i prostor za otvaranje novih radnih mjesta. Za razliku od prije nekoliko godina, mala digresija, kada je rast prosječno bio 4 do 5% tada smo se zaduživali po stopi od 10%, danas rastemo 3%, ali i smanjujemo dug za jednako toliko. Taj rast se dogodio na zdravim osnovama bez novih zaduženja, naravno i posljednja recentna potvrda svega toga jest rejting Agencija SMP-i posebno je pohvalila poreznu reformu, ali i mirovinsku reformu. I naravno ono što je bilo prije kao faktor nestabilnosti svaki puta apostrofirano, sada je apostrofirano kao rješavanje pitanja važnog za gospodarsku sigurnost, a to je rješavanje Agrokora. Sve su to bili i ključni indikatori da poduzimamo dalje strukturne reforme, vraćanje investicijskog rejtinga dakle, jedna je bila od ključnih ambicija koje su navedene i u programu Vlade kada je preuzela odgovornost za vođenje Hrvatske. Ja mislim da se ovime otvara prostor za njihovo daljnje, daljnji rast, a jednako tako mora se nekoliko komponenti zajedno s time poklopiti. Dakle, rast BDP-a, smanjenje duga, imali smo suficit, gospodarski rast, povećana prosječna i minimalna plaća, povećana zaposlenost i smanjena nezaposlenost. Naravno da to nije puno, nije dovoljno i nije jednako u svim krajevima Hrvatske. To posebno znamo mi sa sjevera gdje su u prosjeku najniže plaće u Republici Hrvatskoj i voljeli bi da u tim industrijama, i da u mom Međimurju, i Varaždinu i Zagorju ljudi imaju veće prosječne plaće. Ali s time se Vlada mora suočiti i suočava se i na tome će se i dalje raditi. Najveće jednokratno povećanje minimalne plaće dogodilo se od 2008. godine. Na kraju 2018. godine minimalna plaća neto 3 tisuće kuna i to nije mnogo i teško je s time živjeti, svjesni smo toga. Znamo da su i mirovine nedovoljno velike i svi bismo voljeli da se ne suočavao sa takvim brojkama. Ono što smo napravili ili što je napravljeno zapravo u financijama bilo je istaknuti i u svim istraživanjima, pa ako hoćete i osvrt Europske komisije da je porezna reforma bila jedna velika, istinska prava reforma. Podsjetit ću samo sve nas koji dolazimo s lokalnih razina da je primjerice za jedinice lokalne i područne samouprave Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne samouprave dodatno ojačali su proračunski prihodi i to dodatnih 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Na općine se odnosilo 550 milijuna kuna. Dakle, to je u prosjeku 35% više prihoda, nego su one imale prije stupanja tog zakona na snagu. To su vrlo konkretni i vrlo mjerljivi podaci i pomaci koje je Vlada uložila kako bi se i ona nejednakost o kojoj govorimo i kojoj težimo da se ta izravnanja nekako učine svima dostupnima i da Hrvatska bude doista jednako razvijena ili u svakom kraju Hrvatske da ljudi imaju jednake šanse. Na tom tragu nastavit će se i kontinuirano rastereć4enje naših građana, ali i gospodarstva. 6 i pol milijardi kuna poreznog rasterećenja bilo je samo u tri vala porezne reforme te 2,3 milijarde kuna administrativnog rasterećenja. To je bila velika reforma. Često se vraćamo u prošlost. Međutim, moramo znati da voditi državu znači rješavati bitne gospodarske i socijalne probleme. Nije uvijek lako i ne mislimo svi uvijek isto. Zato smatram da bi Hrvatski sabor trebao biti mjesto konstruktivnih rasprava, ali da svi imamo zajednički cilj. U svakom segmentu Vlada se suočava sa problemima koji su uočeni i ne prepušta ih zaboravu. Popularno „ne pomete ih pod tepih“, već ne da nekome drugome da ih rješava, već ih rješava sama u kontinuitetu naravno onako kako se može, a kažem nešto više od 2 godine mandata ove Vlade. Možemo biti ponosni na ono što je napravljeno. Teško mi je slušati od nekih kolega kako vide Hrvatsku u crnom, kako ne vidi ni jedan pozitivan pomak i kako ne šalju baš ni jednu jedinu riječ optimizma našim građanima ili mladim ljudima. Svi imamo svoje roditelje. Hvala Bogu svi imamo bake i djedove i vidimo kako ljudi žive, kakve su mirovine i mislim da smo svi toga svjesni da ne živimo negdje drugdje, nego živimo u našoj zemlji. I svi mi koji smo ovdje sigurno možemo naći i neku pozitivnu perspektivu i poruku koju bismo mogli poslati našim sugrađanima. Što se tiče obitelji, bilo je riječi ovdje da nije ništa baš puno napravljeno ni u onom demografskom smislu ili nije pomoglo se mladim obiteljima, pa ću samo podsjetiti da je za 3 puta povećan neoporezivi dio naknade za novorođenče i to sa 3 tisuće 360 kuna na 10 tisuća kuna. Možda smo to zaboravili? Možda se to dogodilo nekako čini vam se samo po sebi i možda je tu puno brojeva?

Mirovinska reforma, o tome je isto bilo riječi ili kritika bolje rečeno, uspostavljen je uravnotežen sustav, mirovine su povećane za 6,3%, a od 01. srpnja bit će povećane još za 3,13%, ovdje je državna tajnica, mislim da se i ovi brojevi o kojima govorimo zapravo jesu točni, ali naravno radit će se i dalje na tome da one budu, da budu veće.

U zadnjih nekoliko godina smanjena je i stopa nezaposlenosti mladih, mislim da je i to bitno spomenuti, a Vlada radi i na olakšicama što se tiče poslodavaca da bi upravo naši mladi ljudi dobili priliku na tržištu rada, jednako tako da gospodarstvenici budu stimulirani da upravo te mlade ljude i zaposle. Nekoliko riječi o pravosuđu, svjesni smo pravosudnog sustava koji je važan za nekakvu pravnu sigurnost, bilo investicijsku, bilo onu građansku, o kojoj ljudi puno govore, šest Zakona je u prošloj godini izmijenjeno koji imaju za cilj povećati učinkovitosti i funkcionalnost hrvatskog pravosuđa, i već je bilo rečeno, čini mi se da je kolega Sokol u jednoj od replika to rekao, da je zapravo broj neriješenih predmeta smanjuje se za otprilike 40 tisuća godišnje. Velika reforma radi se i u sustavu državne uprave, to je ono što znamo propitkivati, uvijek kažemo da li državni službenici, namještenici nešto rade, ne rade, da li su to uhljebi, pogrdnim nazivima ih nazivamo, dakle mislim da će i ova reforma doprinijeti tome da ljudi zapravo razumiju koliko je važan sustav državne uprave i koliko će ova reforma doprinijeti onome da ljudi koji rade u sustavu budu dodana vrijednost tom sustavu, a ne da ih sa promjenom politike bilo koje, jednostavno mijenjamo i da opet svatko kreće, kreće ispočetka. S obzirom da mi je preostalo malo vremena, reći ću samo da je velika reformska mjera i Državni inspektorat koji je objedinio poslove iz nadležnosti 17 inspekcija, počeo je s radom 01. travnja, i ono što su rekli i poslodavci, i što je rekla Hrvatska udruga poslodavaca, da je važno da imaju takvog jednog partnera i da će biti bolja koordinacija i ujednačenost postupanja što doznajemo iz Državnog inspektorata. Zaključit ću, racionalno i uključivo promišljanje politika, a ne apriori kritika i apatija rasprava o argumentima, mislim da nam je svima u zajedničkom cilju bez obzira na kojoj se strani političkog spektra nalazili, ako je nešto dobro, pa barem onako prešutno klimnite i kažite dobro, ali svi zajedno trebamo raditi na tome da sve ovo što još nije do kraja napravljeno u reformskom smislu zapravo zaživi kako treba. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Tomislav Sokol. Izvolite. Hvala gospodine podpredsjedniče. Evo drago mi je da sam došao na red nakon ovog dugog dana, pa evo danas smo čuli puno toga u ovoj Interpelaciji, međutim ništa od toga nema veze sa onim što u njoj piše. Meni je nevjerojatno da na ovako ozbiljnu temu o kojoj kolege iz SDP-a govore kako je ključna za budućnost Hrvatske, napišu doslovno jednu stranicu nekakvog obrazloženja. Znači cijela Interpelacija ima četiri stranice, jedna stranica je obrazloženje, a u tom obrazloženju nema doslovno ništa, ništa, apsolutno ništa, osim pozivanja na neke prijašnje ocjene od prijašnjih godina Europske komisije. No ono što je interesantno, Europska komisija je suprotno onome što su kolege ovdje govorile odnosno implicirale, Europska komisija je praktički u svim područjima pronašla određeni ili ograničeni napredak, a u dva područja značajan napredak. To su mirovinska reforma i porezna reforma odnosno fiskalna politika, što je interesantno budući da SDP-ovci koji se pozivaju na Europsku komisiju najviše napadaju upravo one reforme koje ta Europska komisija hvali, i sad je doista ne znam tko je ovdje lud. Evo konkretno za mirovinsku reformu kaže Komisija u Izvješću koje je objavljeno 27.02. ove godine, pravi izazov osigurati adekvatan mirovinski sustav, djelomično i zbog činjenice da je radni vijek među najkraćima u Europskoj uniji, što je djelomice odnosno u nekoj mjeri riješeno ovom mirovinskom reformom, i onda imamo tu ocjenu s kojom se valjda SDP-ovci slažu budući da se pozivaju na Europsku komisiju, a paralelno nam zamjeraju odnosno zamjeraju Vladi na produljenju da 67 godina koji su opet prvi uveli oni. Dakle, meni doista nije jasno tko se u tom SDP-u pogubio i tko se za što zalaže, jer očito niti sami nisu sigurni i samima nije jasno koji je njihov stav o tim pitanjima, znači jesu li za mirovinsku reformu, nisu, jesu li, je li problem prekratkog staža taj koji postoji, treba li ga reformirati ili ne treba, nego govore otprilike kako misle da će se nekome svidjeti kad dođu pred kamere. Dalje kolega Grbin je rekao jednu interesantnu tezu, a to je da dizanje rejtinga nema veze sa svakodnevnim životom, mislim to pokazuje jedno potpuno nepoznavanje kako sustav funkcionira, znači o kreditnom rejtingu direktno ovise kamatne stope, pa valjda svi to znamo, i upravo, upravo ovo podizanje kreditnog rejtinga će dovesti do smanjenja kamatnih stopa i odnosno prijašnja podizanja kreditnih rejtinga u mandatu ove Vlade su dovele do toga da su kamatne stope praktički prepolovljene. Znači da ... [[Govornik se ne razumije.]] kamatne stope na stambene kredite bile 6-7-8%, sada su negdje oko 3%, pa mislim da to vrlo konkretno utječe na svakodnevni život građana, i doista ne znam kako neki kolege iz SDP-a mogu reći, mogu reći da ne utječe. Dalje, danas plaćamo zahvaljujući pametnom refinanciranju kredita po nižim kamatnim stopama, za kamate 9 milijardi kuna godišnje, u vrijeme SDP-ove Vlade smo plaćali 12 milijardi kuna godišnje, znači 3 milijarde kuna godišnje imamo više za investicije u infrastrukturu, u obrazovanje, u demografiju, u mlade i tako dalje, i kako netko može reći da to ne utječe na svakodnevni život građana, meni je to jednostavno nepojmljivo. Što se tiče fiskalne politike, rezultati suficit od 2017. godine 3,2 milijarde kuna, da pojednostavnimo to je znači 3,2 milijarde kuna država više zaradila nego što je potrošila i to u situaciji gdje smo smanjili poreze i gdje je porezno rasterećenje građana ukupno 6,5 milijardi kuna. Znači, manji su porezi, građani i firme su rasterećene, a opet više, puno više zarađujemo i puno više i suficit je odnosno puno više zarađujemo, nego što je država potrošila. Ja mislim da se to zove mudra fiskalna politika i to je nešto što je definitivno pozitivna reforma, mislim da to čak ni SDP ne može negirati. Kakvo je bilo u vrijeme SDP-a pak? Znači, u vrijeme SDP-a javni dug se povećao za 74 milijarde kuna. Znači, između početka i kraja njihovog mandata razlika u javnom dugu bila je 74 milijarde kuna. Znači, 74 milijarde kuna su povećali javni dug. U 2014.g. kad je kriza u cijeloj Europi praktički prošla, oni su bili u deficitu, znači, više potrošili nego što su zaradili, 18,8 milijardi kuna, što bi bilo u redu da su ti novci nekamo otišli. U onom prijašnjem mandatu, prije mandata za prve Vlade imali smo nekakav rast koji se jest temeljio na zaduživanju za razliku od sad. Ali SDP se zaduživao, a rezultat je bila recesija, skoro cijeli njihov mandat je bila recesija, bez obzira što više recesija nije bila nigdje u Europi i što su nas uspjeli zadužiti za 74 milijarde kuna. Kamo su ti novci otišli, meni je doista fascinantno, vjerojatno u kojekakve njihove propale projekte, ali to je ono što treba naglasiti. Znači, ovdje imamo niže poreze, suficit proračuna, gospodarski rast, a tamo imamo zaduživanje, deficit, recesiju, gospodarski pad i to sve sa još i povećanjem poreza jel znamo da je SDP isto tako povećavao poreze u svom mandatu. Dalje, govorilo se o radnicima i zapošljavanju. Već je nekoliko puta rečeno da je u mandatu ove Vlade broj zaposlenih povećan za 100 000, to je vrlo, vrlo, vrlo konkretan rezultat. Minimalna plaća je preko 500,00 kn veća, što pokazuje da doista ova Vlada ako o nekome brine, brine o onima najpotrebitijima i za njih najviše skrbi, isto tako im omogućava i pokušava omogućiti dostojan život koliko god je to jednostavno ekonomski moguće. Kolege iz MOST-a ako bih smio dovršiti govor, molio bih vas, hvala lijepo, hvala lijepo. Dalje, što se tiče demografske politike, kolegica Glavak je spomenula neke rezultate i neke mjere, ali rezultati tih mjera se već vide. Znači, mi imamo više živorođenih u 2018., nego u 2017., to je vrlo konkretan, opipljiv rezultat demografske politike ove Vlade. A s druge strane znamo da se u mandatu SDP-ove Vlade taj broj živorođenih cijelo vrijeme i bez prestanka praktički smanjivao. Što se tiče odlaska mladih i odlaska stanovništva… [[Govornik se ne razumije]] sam zapisao neke znanstvene radove o tome, pa mogu reći da je u svim državama članicama EU najveći egzodus se dogodio neposredno nakon ulaska, jednostavno zbog slobode kretanja radnika odnosno zbog slobode kretanja ljudi. Ne zbog situacije kakva je sada, nego zbog situacije koja je naslijeđena iz prijašnjih godina jer znamo da je rezultat SDP-ovog zaduživanja, povećanja poreza itd., bila recesija, ljudi nisu imali posla i naravno da su čim im se pružila prilika, da su otišli. Ali, govoriti o tome da je ova Vlada kriva za to, to definitivno nema nikakve veze s vezom, ni sa zdravim razumom, a na kraju krajeva i porast broja živorođenih pokazuje da je očito i taj odlazak se smanjio da se dio ljudi i vraća i vjerujem da će se isto tako ti trendovi s vremenom preokrenut kao što se dogodilo drugim novim državama članicama EU. Dalje, čuli smo puno patetike sa strane SDP-a o mladima, opet o odlasku, egzodusu itd. što su oni učinili za one najobrazovanije mlade u RH? Učinili su to da praktički da su za vrijeme svog mandata potpuno zatvorili ulazak u sustav znanosti i visokog obrazovanja mladim znanstvenicima, mladim znanstvenim novacima. Znači, cijela, sva ona politika zapošljavanja, pomlađivanja sustava itd. je za vrijeme SDP-a stala. Oni su procijenili da im to nije prioritet, prioriteti su im bili neki drugi. Ova Vlada je napravila upravo suprotno i u odnosu na 2015., mislim da je to jako bitna brojka. Povećan je i proračun za doktorande i postdoktorande za 3 puta, znači, trostruko je povećan proračun države, znači, onaj dio koji država izdvaja, znači, ne iz europskih sredstava, nego baš iz domaćih sredstava da bi najbolji, najkvalitetniji mladi znanstvenici mogli ostati u RH. To je vrlo konkretna mjera. Proračun nije rastao 3 puta, pa da se kaže da je to eto posljedica gospodarskog rasta, više novaca u proračunu itd.

Što se tiče znanosti i obrazovanja, tu je dosta toga rečeno, ja bi svakako naveo da smo pokrenuli najveći investicijski ciklus u zadnjih nekoliko desetljeća, tu je nekoliko velikih projekata poput Ruđer Boškovića, to je milijardu kuna za znanstvenu infrastrukturu, to je također 373 milijuna kuna za znanstvene centre izvrsnosti koji su se za vrijeme SDP-a razvlačili i problemi financiranja nisu bili riješeni, te probleme je riješila ova Vlada i omogućila da 100 mladih znanstvenika ostane radeći za znanstvene centre izvrsnosti, za naše institute i sveučilišta u RH, vrlo konkretni rezultati. Što se pravosuđa tiče, to smo već rekli, znači, broj neriješenih predmeta je za 100 000 čak, preko 100 000 manji nego prije, donesen niz reformskih zakona, u pripremi je novi Ovršni zakon koji će biti u ovom HS sigurno prije ljetne stanke, zapravo ja vjerujem vrlo brzo kojim se smanjuju troškovi ovrhe, onemogućavaju se ovrhe za predmete male vrijednosti na nekretninama itd., što opet pokazuje brigu upravo za one najpotrebitije u hrvatskom društvu. Konkluzija, SDP, puno priče, puno medijske pažnje, ništa konkretno, ali drago mi je da su nam pružili priliku da sve ove brojke iznesemo i da ponovimo i da hrvatska javnost vidi tko radi, a tko prodaje demagogiju. Zahvaljujem poštovanom kolegi Sokolu. Imamo replike, poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite.

Pa naravno, Europska komisija prati primjenu odnosno napredak u provedbi strukturnih reformi, ne onih koje nam ih je ona pisala, nego koje je ova Vlada napisala i poslala Europskoj komisiji i ona nam kaže da u tome nismo uspješni, isto tako nam i indeks percepcije korupcije u Hrvatskoj da smo pali za 3 boda u odnosu na 2015. godinu, isto tako nam i neke međunarodne institucije kažu da smo u slobodi medija u odnosu na 2016. odnosno 2013. godinu pali za 10 mjesta i normalno da vas pitamo za zdravlje. A vi dovodite u pitanje objektivne pokazatelje koje prate neke međunarodne institucije i tražite da vjerujemo vama.

Kolegice, hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice Glasovac niste baš pratili, jer da ste pratili čuli biste nije nama problem izvješće Europske komisije ono je problem vama. Vi kritizirate one stvari koje Europska komisija naziva značajnim napretkom, kao što je mirovinska reforma, vi to pljujete cijelo vrijeme, već mjesecima, radite referendumsku priču oko toga. Dakle, očito vi imate, zato sam i rekao, vi ne znate na što se zapravo pozivate, a ta priča da komisija tvrdi da smo mi neuspješni, vi ste nas uveli u proceduru pretjeranog deficita iz koje smo mi izašli i također smo nedavno izašli iz procedure makroekonomskih pretjeranih makroekonomskih neravnoteža, što znači, a to je upravo priznanje rezultata ove Vlade, to. Znači to je vrlo konkretno, znači komisija je priznala da više nismo u situaciji pretjeranih neravnoteža zato smo izašli. Znači komisija je ta koja je dehonorirala nas, a u vaše vrijeme smo i ušli u sve te procedure zbog kojih smo bili pod posebnom prismotrom cijelo ovo vrijeme. Slijedeća replika poštovana kolegice Ines Strenja, izvolite. Zahvaljujem, ja bih se prvo nadovezala na ovo u vezi demografije, 431 dijete više rođeno je taman onoliko koliko je posljedica nogometne euforije otprilike tad su se ta djeca rodila nakon tog šta je bilo tako jako i veselo tih dana, ali samo da vam kažem politika Sanaderove vlade je u 6 godina iselila manje građana nego Plenkovićeva u jednoj godini. Zanima me nešto sasvim drugo, što vi kao pravnik s doktoratom znanosti kažete na ponovljeni gaf skandalozan ministra Kujundžića gdje on ponovno pokušava utjecati na sudbenu vlast, a znate što znači trodioba vlasti. I sad ga, prvo mu Bošnjaković izmakao i rekao da neće on ni odgovorit na taj njihov zahtjev što je on pokušao utjecati na to što su počeli ovaj završavati procesi gdje liječnici tuže za prekovremene sate i sad ponovo imamo tu aferu gdje je on direktno pisao sudu u Bjelovaru, da mu Đuro Sessa ponovo objašnjava [[Upadica: Zahvaljujem.]] da je to utjecaj na sudbenu vlast. Hvala lijepa, evo kolegice Strenja drago mi je da osim što ste i liječnik da očito i sociolog jer ste jako dobro detektirali koji je razlog povećanja broja rođenih, ne znam hoće li neko znanstveno istraživanje pokazat da je to bilo zbog toga, ali mislim da se doista ne možemo ovdje razbacivati takvim nekakvim pričama i nagađanjima. Dakle, ono što je činjenica je da Hrvatska napreduje, što se tiče egzodusa koliko ljudi je otišlo to, tu još jasni i egzaktni podaci ne postoje. To ćemo vidjeti kad će biti popis stanovništva, kad će se svodit crta za ovih 10 godina. Činjenica je kao što sam rekao da je u većini država najveći egzodus bio odmah kad su ušle, u Hrvatskoj je to bilo tamo 2014., 2015. u vrijeme SDP-a kada su ljudi zbog svih naslijeđenih problema od prije dugotrajne nezaposlenosti i slično jednostavno potražili sreću negdje drugdje. A kakva je situacija sad, pokazujemo porastom broja živorođenih da se očito broj mladih obitelji ne smanjuje. Što se tiče pritisaka na sud i slično ne znam o čemu se točno radi i to nije tema ove rasprave tak da ne bi doista sad ulazio u to. Slijedeća replika, kolegice Strenja pa imali ste repliku, ja vas lijepo molim ako imate nešto tako blisko i bitno sa gospodinom Sokolom, pa iziđite vani vas dvoje pa riješite to. Slijedeća replika poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Zahvaljujem, poštovani kolega Sokol, poštovane kolegice i kolege, ja sam shvatio da smatrate da je legitimna obrana Vlade u 2019. godini pozivat se na ono što je Vlada radila 2014., a onda ćete sasvim sigurno priznati da bi se legitimno obranila ta vlada, morali bi govoriti o vladi od 2008. do 2011. jel tako, to je isto logično. E sad, o vladi od 2012. do 2014., 2015. čitamo u ajde nabrojat ću neke, neke neću Jutarnjem listu, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Novom listu, portalu Indeks, portalu T-portal, portalu Net i 24 sata itd., a o radu Vlade od 2008. do 2011. čitamo Općinsko državno odvjetništvo, Županijsko državno odvjetništvo, Općinski sud, Županijski sud i evo danas Vrhovni sud. Hvala lijepa, kolega Bauk ja sam govorio o vladi o SDP-a i da govorim, kažem nešto o legitimitetu podnositelja, jer ako netko nekome predbacuje da ne provodit strukturne reforme treba reći što su oni napravili, a koji su i doveli do svih ovih problema koje sad rješavamo i sve ove kosture ormara, iz ormara kao što je brodogradnja. Što se tiče kaznenih postupaka pa mislim da HDZ pogotovo, znači da HDZ apsolutno pokazuje nultu toleranciju prema, prema kriminalu prema pravomoćnim kaznenim presudama. Znači ti, te osobe koje su pravomoćno osuđene nisu više članovi HDZ-a, a neke osobe koje su pravomoćno za kazneno djelo ne samo da su članovi SDP-a nego su predsjednici nedavno izabranih gradskih organizacija tog istog SDP-a. Tako da vi doista ne možete nama nešto predbacivati po tom pitanju, dapače. Zahvaljujem. Prelazimo na slijedeću raspravu poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora poštovani predstavnici Vlade, kolegice i kolege, ovako mi bi mogli do ujutro raspravljati o brojkama i onda bi mogli jedni govorit brojke su ovakve, pa bi onda drugi mogli iščitavat određene druge brojke, a činjenica je jedna, a to je da brojke po glavi stanovnika rastu jer se ljudi iseljavaju, a to je ono što nas u MOST-u brine. Isto tako nas brine 154.000 ljudi napustilo kontinentalnu Hrvatsku a od toga 90 tisuća ljudi je napustilo pet slavonskih Županija, i to je ono što nas brine, brine nas to što je 1/5 Hrvatske, građana izložena siromaštvu i brine nas to što je zapravo 10% građana energetski siromašno i što se svake godine 37 milijuna kuna za ogrijev i 130 milijuna kuna za vouchere za struju daje u vjetar umjesto da se tim ljudima stave mikrosolari na krovove i da se problem energetskog siromaštva pokušava rješavati racionalno. Isto tako nas brine to što je 110 tisuća ljudi odselilo u Njemačku, znači to je ono što nas brine. Predložili smo niz zakonskih rješenja, jedno od njih je Zakon o samoopskrbi električnom energijom, da svaki građanin, da svaki poduzetnik može staviti onoliko struje koliko mu zapravo proizvodnja ili kućanstvo troši, na svoj krov i da to kućanstvo i ta proizvodnja bude održiva. Mi danas znamo da uvozimo električnu struju i da zapravo smo izloženi onda nesigurnosti u gospodarstvu. Veliki udio u potrošnji kućanstva i u proizvodnji čine upravo energenti, naša dužnost je kreirati javne politike koje bi zapravo odgovarale i građanima, i poduzetnicima. Što se tiče demografije prema Izvješću pučke pravobraniteljice za ravnopravnost spolova za 2017. godinu, nikad manje djece nije rođeno unazad 100 godina. Povodom toga i drugih otegotnih okolnosti, znači iseljavanja i svega, nama će se dogodit urušavanje zdravstvenog i mirovinskog stupa, i možemo mi pravit se da se to neće dogoditi, i možemo mi prelijevati iz šupljeg u prazno, al' to je ono što će se dogoditi jer je ovo stanje neodrživo. Upravo zato predložili smo Zakon o rodiljnim naknadama koji bi svakoj ženi koja rodi treće dijete ili blizance, a odluči se nakon godine dana vratiti na svoje radno mjesto, dobivala drugu i treću godinu one 2.328,00 kuna koje danas imaju pravo samo one žene koje zapravo ostaju sa svojom djecom, na taj način bi one bile i ekonomski neovisne, na taj način one ne bi izostajale sa tržišta rada, i na taj način odlučivale bi se, možda i lakše donijele odluku i o daljnjem majčinstvu. Isto tako kroz brojne druge zakonske prijedloge, predložili smo i da učitelji koji rade na EU fondovima imaju 30% veće plaće, da im se ne umanjuju zapravo njihove satnice nego da onim učiteljima se uvećavaju koeficijenti koji rade na projektima određene složenosti za vrijeme trajanja projekta, to bi bilo mnogo jednostavnije da se riješi nego da ravnatelji onda organiziraju po 10%, 20% ili 30% radnog vremena zapravo nastavu. Isto tako predložili smo i da 80% iznosa građevinskog materijala, da se da onim građanima na području 304 jedinice lokalne samouprave da zapravo mogu graditi tamo i osnivati svoje domove, jer jednom kad ruralna područja napuste građani više neće moći se započeti investicijski ciklusi, jer ni jedan poduzetnik neće otvarati proizvodne pogone u mjestima gdje nema 20-50-100 ili 1000 radno sposobnih stanovnika. Kada govorimo o Nacionalnom planu reforme da bi svim građanima bilo jasno, prema Izvješću Europske komisije provedeno je samo 7% zacrtanih reformi ove Vlade. Da ste vi zapravo u osnovnom razredu u nekoj školi, u osnovnoj školi i da zapravo riješite 7% testa uspješno, koju ocjenu bi dobili? Pa nedovoljan, takva je i ocjena ovoj Vladi. Ukupno u javnoj upravi Akcijski plan koji je izglasan od strane Europske komisije u drugom mjesecu 2017. godine, utrošeno je 17 milijuna kuna od ukupno 880 milijuna kuna. Isto tako kroz taj Akcijski plan predviđa se da zapravo više javna uprave ne bude poligon za zapošljavanje stranačkih kadrova, nego zapravo da se osigura centralno zapošljavanje po uzoru na veliku maturu, da svi oni koji završe fakultet pristupe testiranju i na osnovu svoje izvrsnosti dobiju priliku da rade i u javnom sektoru. Što se tiče reforme a koja se odnosi na Agencije, tu mogu samo reći da se dogodio premještaj zaposlenih iz Agencija u Ministarstva u kojima se je samo, od nekih su zapravo odande i potekli. Sa 27,9 milijardi kuna koliko je iznosilo u 2018. godini za plaće javnih službenika, danas je to 29,1 milijarda. Županije su tu potpuno podbacile, podbacile su u organiziranju znači obrazovne politike, zdravstvene politike te isto tako i one koje se tiču prometa i onih koji se tiču samoga otpada. Mi danas se susrećemo zapravo sa kompletnim problemima na određenim područjima kojim upravljaju Županije, a to je evo recimo u sektoru obrazovanja da 25% ukupno područnih škola u Hrvatskoj se griju na kruta goriva, znači, danas je to pored sveg sunce kojim je Hrvatska izložena. Što se tiče EU fondova, tu je stanje loše, zadnji smo po ljestvicama korištenja sredstava, 17% sredstava je zapravo prešlo Breganu od ukupno 10,7 milijardi kuna, postupci dodjele poduzetnicima poduzetničkih potpora zapravo traju preko 200 dana, sredstva poduzetnicima dodjeljuju se po modelu najbržeg prsta, a Ministarstvo znanosti i obrazovanja ocjenjuje znanstvene projekte koji trebaju ići u korak sa svjetskim trendovima, 16 mjeseci ne imajući bazu zapravo kompetentnih i kvalitetnih stručnjaka koji mogu u datom momentu biti angažirani kako bi se taj proces odvijao što brže. Isto tako moram reći da koliko vrijedi 10,7 milijardi ERU-a, vrijedi onoliko koliko za taj novac možete kupiti, brojni su problemi u sektoru vodoopskrbe u kojoj se događa da zapravo na ponude stižu projekti 30% skuplje ponude od onoga što je planirano. Znači, ako mi danas Vodovod u Velikoj Gorici ne možemo isfinancirati za ono što je predviđeno u 2016.g. kad je raspisan natječaj, nego dođe ponuda 30% skuplja, onda mi nemamo istu vrijednost za novac i tu je problem, a to je znači, odljev radne snage, nemogućnost građevinskog sektora da odgovori na potrebe. U 2019.g. neće biti raspisan nijedan natječaj za mlade i male poljoprivrednike, pa se pitam, tko će onda koristiti infrastrukturu koja će biti izgrađena kroz mjere ruralnog razvoja, nerazvrstane ceste, vodoopskrbne pravce, tko će zapravo koristiti vrtići koji su iako su sredstva dostupna od 2014.g. tek potpisani ugovori u prosincu 2018.g. i sve to, dok se to sve događa, govorimo o demografskoj obnovi, ova Vlada pala je odgovoriti na taj problem jer ono što vi predlažete su selektivne mjere namijenjene samo onima koji imaju plaću, imaju ugovor na neodređeno i onima koji su kreditno sposobni jer samo ti valjda imaju prema politici javnoj ove Vlade pravo na demografsku obnovu. Što se tiče dječjeg doplatka, tu su iznosi 200, 300 i 250,00 kn, a političkim strankama se osigurava po predstavniku u županijskim skupštinama 5.000,00 kn po izabranom predstavniku. Moram naglasiti da će nam jako biti teška realizacija projekata u vodnokomunalnom sektoru, ona u prometu, a isto tako izraziti da, prema Ministarstvu prometa sam uputila niz pitanja na koje mi vezano za HŽ i infrastrukturu još uvijek nije odgovoreno, a tiče se zapravo i korištenja novca po pojedinim projektima, ukupno 439 milijuna kuna na posebnim računima i izrazito me zanima na koji način se koriste ta sredstva. Moram reći da za nacionalno sufinanciranje ministarstvo je podiglo kredit od 600 milijuna EUR-a koji ćemo vraćat do 2042.g. Hvala. Imamo replike, poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Poštovana kolegice Sonja, spomenuli ste energetsku politiku ove Vlade, pa značajno ste napomenuli da postoje druge alternative, ali kad pogledamo samu energetsku politiku, o čemu u zadnje vrijeme govorimo? Ako je struja nešto što je, možemo reći, civilizacijsko pravo imanja bilo kojeg čovjeka, ako plin postaje glavni energent koji se promovira, ako cijene toga rastu, što se događa sa standardom naših građana? Standard nam pada, sve je manja ta kupovna moć. Govorimo ovdje danas o povećanju plaće, gdje je to povećanje otišlo? Otišlo je prvenstveno prema onim resursima koji su do sada bili jeftini, nije otišlo na unapređenje kvalitete života, u nabavu, možda neke modernizaciju toga života, nego jednostavno samo se pokriva troškove koji kako se poveća plaća, tako i troškovi [[Upadica: Zahvaljujem…]] rastu. Poštovani kolega Paneniću, upravo stoga cijene energenata rastu, rastu troškovi života, ja sam postavila pitanje ministru graditeljstva i prostornog uređenja vezano za energetsku obnovu obiteljskih kuća. Znači, ona je bila planirana i u 2018., bili su neki formalni uvjeti koji su je spriječili, ali u 2018.g. oni su svi otklonjeni. I kod pokretanja novog poziva za energetsku obnovu nadležni ministar odgovorio je da je potrebno uzeti u obzir specifičnosti nove ciljne skupine korisnika sredstava, kao i šire aspekte na građevinskom tržištu kao što je raspoloživost građevinske operative i dostupnost odgovarajućeg građevinskog materijala.

Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Tomislav Panenić, izvolite. Hvala lijepo. Poštovani ministre, predstavnici Vlade, danas ovdje raspravljamo o točki koja je prije više od godinu dana stavljena na dnevni red. Al ono što je zapravo zanimljivo, pa da je stavljena prije 5.g. bila bi isto tako aktualna, da smo je raspravljali za 5.g. vjerojatno bismo na isti način raspravljali. Raspravljali bi zapravo o tome kako ovdje u Zagrebu oni koji obnašaju vlast donose odluke koje su najbolje za cjelokupno stanovništvo RH. Onda kad se vratim kući u mjesto na krajnjem istoku RH, mogu reći da možda sam i jedan od sretniji, jel kad pogledam lijevo i desno od moje kuće je oranica. Oni koji imaju manje sreće, oni imaju zapravo ruševinu, napuštenu kuću s kojom trebaju živiti, gdje održavaju, znači, ne samo da održavaju svoje, nego pokose travu i lijevo i desno, počiste snijeg i lijevo i desno, pa onda još sretniji oni koji imaju prvog susjeda, najsretniji oni koji imaju dijete u koje ulažu i pokušavaju stvoriti neki život i onda nam se događa u tome životu zapravo što očekujemo od politike, da nam stvori jednake uvjete, da imamo iste uvjete kao i svaki stanovnik RH, živio u općini Tompojevci, gradu Vukovaru, Zagrebu, a isto tako možemo reći gdje bilo gdje, u Njemačkoj, Irskoj, ali nemamo to. Nemamo radi toga što nam se dogodi da netko nam promijeni broj poštanskoga ureda, ukine nam poštara, ali ne udostoje se ni da nas obavijesti, pa kaže racionalizacija je, pa onda nam se dogodi da priča se o mreži osnovnih škola, pa ministrica izjavi, pa nećemo valjda stvarati folkloraše, jel, ta djeca koja su u tim školama bave se i sa društvenim nekim djelatnostima, održavaju taj život, pa i folklor je dio tog života ali njoj je to neprihvatljivo pa smatra da treba spojiti, nestati. Ono će nam se dogoditi da nam nestane učitelj, nestao nam je netko tko je bio matičar, pa nestane nam župnik, pa nestane onda, jednog dana će reći ljudi ali što će nama jedan ministar, što će nam jedan saborski zastupnik, što će nam bilo tko kada ionako nemamo više život, nemamo život. Mi možemo ovdje govoriti o naporima ove Vlade da oni smatraju da su napravili najbolje. I vjerojatno iz govora kojeg sam danas slušao ovdje, vjerujem vam, ja vjerujem da ste vi od sebe dali najbolje moguće da je ova Vlada Andreja Plenkovića donosila najbolje odluke koje može donijeti. Ali ono što je bitno naglasiti, taj vaš napor nije uopće dovoljan, niti blizu dovoljan da bi nešto promijenio ključno u ovoj državi. I onda nam se događa da imamo problem kad treba komunicirati povećanje cijene električne energije, to su vanjski faktori, to nismo mi, to se ne događa kod nas, mi smo sve napravili, sve što je moguće. Jedino je HEP taj koji ostvaruje najveće dobitke na reguliranoj djelatnosti koji onda tu dobit prelijeva u državni proračun, prelijeva prema Petrokemiji, prelijeva prema LNG-u. Pa onda nam se dogodi da nam, rasti će evo sad, narasla je cijena plina. Međutim, u toj cijeni plina svi zarađuju, jedino potrošač je taj kome je poskupjelo, znači svi ostali ostvaruju solidne dobitke od onoga transportera, do distributera, do opskrbljivača ali sve je sjajno, to je dobra politika, to je najbolja politika koja se vodi u ovoj državi. Kada trebate na istoku Hrvatske, radnike imamo sada za neke sezonske poslove jednostavno bili biste najsretniji da oni azilanti koji žele samo proći kroz Hrvatsku zadrže se pa makar jedan dan. Pa da im platite to što bi vam pomogli jer nemate koga drugog platiti. Ne možete platiti nekoga koga nema. Ako nemate nikoga tko je više u naponu radne snage, tko može održavati taj prostor tko vam može pomoći. U što se pretvaramo? Pretvaramo se ministre u prašinu. Od onoga područja koje je bilo vinogradarsko, voćarsko, gdje su postojali pogoni.

Znači jednostavno će nestati, ono nema ih. I ono danas u skupštini ključna je tema, ravnatelj doma zdravlja predložio je jedan iz HDZ-a je čovjek koji ima iskustvo u svom životnom vijeku, predložio je jedan dobar projekt, dom zdravlja će napraviti sportsko igralište radi toga što je sa njegovog stajališta najbolje sve napravio. Dom zdravlja je najbolje opremljen, sve lokalne ambulante su savršeno opremljeni. Doktori, ima specijalizanata dovoljno, obavljaju sve usluge za stanovništvo pa sa viškom novca ne zna kuda će pa će 4 milijuna kuna svojih vlastitih sredstava uložiti u sportsko igralište. U zdravom tijelu, zdrav duh, to je dobra namjera. Ali govorimo samo o tome da naši ljudi kada nam treba npr. otići kod zubara, na novu godinu, trebaju potegnuti iz mog mjesta 50km za Osijeka, iz nekih drugih možda i stotinjak km ali to nije problem. To nije problem ono zapravo, vidimo da je sve posloženo sjajno. Ono što pokušavam samo iz ovoga da ne budem patetičan kao što neki kolege hoće reći nemojmo cijelo vrijeme pričati kako smo sjajni. Nemojmo pričati kako je ovaj Dom ovdje donio najbolje odluke, nemojmo pričati da u ovome Domu te, prijedlog tih odluka je donijela Vlada u kojoj ste i vi ministar, nemojmo pričati o tome da smo nešto napravili dok stvarno ti ljudi to ne osjete. Trebamo svi skupa, vi najviše jer ste trenutno na vlasti a i mi koji ovdje trebamo s vama razgovarati, pokušati nešto napraviti, trebamo se malo poklopiti i spustiti jer mislim da bi nas ljudi puno više cijenili kada bi vidjeli rezultate, ne pamflete o tome kako je Vlada uspješna, ne naše govore o tome kako prepoznajemo da ste neuspješni, ne statistike koje su uvijek uprosječene jer prosjek Zagreba, Dalmacije, Slavonije ne može biti nešto po čemu se mjerimo jer ako gledamo prosjek, onda ne treba biti Projekta Slavonija, Baranja i Srijem jer u prosjeku je dobro u Slavoniji, Baranji i Srijemu ili u prosjeku je dobru u Sinju, ali u prosjeku je svagdje dobro. I u prosjeku bi mi trebali po tome svi otići u jednu Njemačku, a koliko nas ima mogli bismo napraviti jedan malo ozbiljniji grad i tamo bismo bili natprosječno dobri radi toga što ne bi sami putem svojih izabranih predstavnika vlasti zapravo podržali politiku kao što je vodila ova Vlada. I ja znam da ministre vi ovdje sada trebate obraniti sve vaše kolege u Vladi i znam da se trudite u određenim dijelovima da napravite napredak, ali vidimo iz toga truda, možete reći biti ću evo netko tko je riješio brodogradnju pa smo je zatvorili. To smo čuli i zapravo i od vas, to je rješenje i nije više problem. Znači ukinimo mala sela, ukinimo male škole, područne škole, ukinimo male farme, male OPG-e, male poduzetnike, kada to sve ukinemo onda nakon toga možemo reći sve probleme smo riješili, ostati će politička elita, gospodarska elita i elita onih koji zapravo možda u pozadini upravljaju i jednima i drugima. Zato još jednom apeliram samo da ove interpelacije, znamo da neće vam dotaknuti pera jer većina će i dalje dati podršku što, zato i postoji većina u Saboru da kada je i dobro i zlo podržavaju. Ali s druge strane ona većina koja treba davati glasove i vama i nama koji smo ovdje i svima onima novima koji se pojavljuju, zapravo sve manje vjeruje da se vi koji obnašate vlast ili netko tko pretendira da obnaša vlast može promijeniti stanje u ovome društvu. I žalosno je kada iziđemo negdje van, kada čujemo komentare da smo mi zapravo u EU jedno ružno pače, koje niti zna o sebi skrbiti, niti se zna izboriti za svoje pravo jedino što stvaramo stalno neki problem. Znači mi stvaramo probleme, ali onda kad treba riješiti onda samo ih ukinemo. Ukinut ćemo jednu INU, neće više biti problem jel tako, riješili smo i to.

Hvala lijepa, kolega Paneniću vi dolazite iz svojih krajeva, kad dođete vidite kao i ja da jednostavno ovo što priča potpredsjednik Vlade danas u ime Vlade da on u biti govori pod ovim svjetlima reflektora sasvim ono što nije realno na terenu, a to je lako možemo, vi ste obrazlagali, a ja ću još lakše reći što se događa. Cijeli dijelovi Dalmatinske zagore doslovno život ne postoji, a ova Vlada proglasi Drniš razvijenim područjem, a uzeli su kriterij da broj nezaposlenih, naravno kad nema ljudi i stanovnika nema nezaposlenih, kad su svi otišli ća.

Odgovor kolega Panenić. Kolega Bulj, u jedan Drniš je divno doći i onu fetu njihovog pršuta kad zaljepiš na čelo, staviš tamburašu koju kunu jel tako, onda je divno tamo. I svi koji dođu tako u Drniš oni kažu tamo je sjajno, kada svjetla odu, kada ti ljudi se povuku onda ostanu Drnišani, ostanu Sinjani, ostanu u Vukovarsko-srijemskom županiji moji ljudi i onda se pitaju al gdje je ta Hrvatska koja kad te dođe tapša te po ramenima, onda sutradan shvatiš da su samo ostale plavice od njihova tapšanja, a da ti nisi dobio ništa.

Znači, mi živimo zapravo u jednom svijetu gdje vjerujemo obećanjima i onda kad shvatimo da su nas lagali onda znamo da smo bili i mi ti koji smo lažno nešto očekivali. Zahvaljujem kolega Panenić. Poštovani kolega Panenić i vi i ja dolazimo iz Slavonije i nitko sretniji od nas da zapravo Projekt Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem postoji i da zapravo Slavonci i Slavonke mogu se javiti na neke ograničene natječaje, da oni dobivaju neke dodatne bodove jer znamo iz Slavonije se iseljava. Cilj je da ostanu ljudi i na tom području kako bi netko mogao podići neki proizvodni pogon i kako bi se i taj gospodarski kraj, gospodarski taj kraj mogao razvijati. Kako je danas od ljeta 2016. godine kad smo prvi put čuli za taj Projekt Slavonija, kakva je dostupnost institucija, kakva je dostupnost prometnih linija, koje su cijene energenata, eto ne toliko kasnije nego nakon gotovo 2 godine ulaganja i truda ove Vlade da zapravo tamo poboljša stanje. Kolegice Čikotić dobro ste uočili problem, problem zapravo krajnjega istoka, a vjerujem i nekih drugih krajeva je, to je jedno nazadovanje, prvenstveno ono ljudsko. Mi možemo govoriti o infrastrukturi, ali smo svjesni ako ćemo voziti mercedese da će se onda pronaći sredstva da se unaprijedi ta prometna infrastruktura da lakše dođemo do mjesta gdje taj mercedes bude parkiran. To je jedna parodija na ovo zapravo što mi imamo. Znači mi umjesto da govorimo o razvoju kod nas se događa da raspravljamo o tome čiji je mercedes, po kojim uvjetima ga je netko dao, zašto uopće o njemu trebamo raspravljati, evo da je to kamion pa bismo onda razumjeli da je donio nešto u, nešto je prevezao ili obavlja neku gospodarsku djelatnost, ovako stalno propitujemo političare koji bi trebali biti čelni ljudi ove države.

Zahvaljujem kolega Panenić na odgovoru. Hvala potpredsjedniče sabora, poštovani kolega Panenić u svojoj raspravi rekli ste da vjerujete da je ova Vlada donosila najbolje odluke u datim okolnostima. Pa zar stvarno vjerujete da je to tako? Zar stvarno vjerujete da angažiranje grupe Borg na izradi lex Agrokora, a nakon toga davanje posla tim istim ljudima koji su sebi u zakonu ili poslovni model tim zakonom i onda izvukli lijepe novce iz Agrokora, da je to dobra odluka Vlade, dal stvarno mislite da obećanje Vlade da će kupiti dionice od MOL-a naše INE, a nakon toga ne napravi ništa, je dobra odluka Vlade odnosno dobro postupanje Vlade? Zar mislite da odluka o kupnji borbenih aviona nakon čega slijedi niz odluka gdje smo se blamirali prema partnerima u NATO-u i Amerikancima posebice su dobre odluke Vlade? Dal smatrate da odluka Vlade da se ne uhvati u koštac sa zdravstvenim sustavom i sustavom hitne pomoći i zbog čega ljudi stradavaju je dobra odluka Vlade? Odgovor kolega Panenić. Poštovani kolega Klisović, mi želimo vjerovati vlasti jel tako? Ovo što ste pitali oko Agrokora, Fortenove pa i sam premijer je zahvalio se i gospođi Dalić, zahvalio se i gospodinu Ramljaku na onome što su dobro učinili u procesu da od Agrokora do danas dođemo da je kompanija opstala. Ali malo me onaj crv sumnje zašto ih je smijenio, zašto je morala otići Martina Dalić kad je to tako dobro bilo napravljeno, onda vas pitam zašto je gospodin Ramljak morao otići, on je jedan od naših boljih stručnjaka tako je bio predstavljen da upravlja takvim sustavom. Onda me još više me muči kad vidim upise npr. evo sad ima u općini Bilje na poslovnoj zoni što je trebalo biti izgrađeno od strane Belja pa nisu, ali ne smiju se uknjižiti milijardu kuna je rolap tamo zabilježen. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani kolege, ja ću govoriti o neradu ove vlade iz perspektive hrvatskih građana. Dakle, mi smo se ovdje u obarani vlade, pozivali na europske institucije, na Europsku komisiju, pa smo imali priču, da Europska komisija hvali potez ove vlade, međutim, meni je važnije mišljenje hrvatskih građana od mišljenja Europske komisije i mislim da se trebamo spustiti među narod i pitati kako ti ljudi žive i da je to najbolja anketa o radu ove vlade. A otiđite na Trg bana Jelačića, otiđe u svoje kvartove, u svoja mjesta gdje živite i pitajte ih jednostavno pitanje, kako ljudi živite i nećete dobiti pozitivan odgovor. Dakle, osvrnuti ću se na neke reformske poteze ove vlade i smatram na neki način skandaloznom obrane ove vlade, da je izlazak mladih iz Hrvatske, posljedice, normalne, dakle, politike da se je to događalo u svim državama i da je to nešto što je normalno u Hrvatskoj i da će se ti ljudi vratiti. Treba također reći, da istraživanja pokazuju, dakle, istraživanja recentnih demografa, da mladi ljudi izlaze, upravo, ne samo zbog loše financijske situacije, nego zbog nepovjerenja u institucije ove države, nepovjerenja u politiku, nepovjerenja u pravosudni sustav, nepovjerenje u to, da će se zaposliti bez stranačke iskaznice i da to nisu normalni procesi iseljavanja, da oni ne traže nova iskustva u drugim zemljama, da se oni nisu iselili zato što žele upoznati druge kulture, gradove, izazove, nego ih je jednostavno politika prisilila na to. Dakle, ja kad sretnem svog bivšeg učenika u kvartu, kada pitam, gdje su tvoji prijatelji iz razreza, pola njih kažu da su u Njemačkoj i Irskoj i sigurno mi nisu rekli, da su išli tamo da upoznaju Dublin i kulturne znamenitosti Dublina i steklo novo iskustvo nego ih jednostavno, institucije su ih na to prisilile. Što se tiče reforme obrazovanja, također kada se sretnem sa svojim prijateljima iz škole, profesorima, moram reći da su vrlo nezadovoljni ovom reformom obrazovanja, školom za život, da većinu vremena provode ispred laptopa poslije svog radnog vremena skupljajući značke, da o tome, da u tim značkama, dakle u tom usavršavanju ne vide nikakvog smisla. Zanimljivo je da do sad nije obavljano, jer se krije niti jedna anketa među profesorima, kako su oni ocijenili ovu školu za život.

S druge strane, imamo činjenicu, da Vlada nije odgovorila na jedno veliko pitanje, koje je Most otkrilo, prije otprilike mjesec dana, a to je gubitak od milijarde 400 milijuna kuna u zagrebačkom proračunu i da je gospodin Bandić priznao taj gubitak i za to okrivio vladu upravo u kojoj je on bio. Dakle ako je Grad Zagreb postao uteg hrvatskom gospodarstvu umjesto lokomotiva, a to ne zabrinjava premjera onda ja mislim da je tu veliki problem. Trebate otići na stranice stranke Milana Bandića i vidjeti kako ta stranka ocjenjuje poreznu reformu, s kojom se vlada hvali. I sada imamo činjenicu da stranka koja je dio vlasti, dio vladajuće većine okrivljuje vladajuće većine čiji su oni dio za gubitak u zagrebačkom proračunu. Ja mislim da gubitak od milijardi i 400 milijuna kuna, bi trebalo zabrinuti svakog premjera, da se on treba o tome očitovati i da je to još jedna loša politika ove vlade. S treće strane imamo činjenicu da vlada ugušila referendumsku inicijativu Narod odlučuje, da s time želi zadržati svoje pozicije, da 400 tisuća ljudi koji su potpisivali tu inicijativu, su nezadovoljni, da oni koji su dežurali na štandovima su također nezadovoljni i da je to još jedno obilježe ove vlade.

Kolega Sladoljev, jedan od ključnih problema, zbog čega izvršna vlast, vlada premjera Plenkovića, želi demokraciju, ali na njihov način, ali ne demokraciju naroda i volje naroda, a to je dokazala na referendumu. I žao mi je što danas je propustio, propustio sam ja čast da dođe ovdje grobar referenduma izravne demokracije Lovro Kuščević, da napokon pred saborskim zastupnicima, još jednom pojasni, gdje su, … [[Govornik se ne razumije.]] nevažećim potpisima, i razloge nevažećih potpisa. Znači vi kolege saborski zastupnici iz većine, ste prihvatili igru vlade, da izglasate da se ne ide na referendum o mijenjaju izbornog zakona, protivno volji 400 tisuća potpisa. Gospodine Bulj, pa neće se gospodin Lovro Kuščević ovdje pojaviti kao što se nije pojavio u Ministarstvu uprave, kada smo tražili tih 40 tisuća, tzv. nevaljanih potpisa nije se pojavio ni kad smo 38 sati ovdje raspravljali o zakonu u kojem si oni želi povisiti novac za izbornu kampanju, to su napravili, nego je poslao kninsku kraljicu Josipu Rimac, dakle, nije se tu pojavio, dakle, on se ne pojavljuje na ovim za njega neškakljivim pitanjima, nego pošalje obično žene, dakle, da se bore, dakle, sa saborskim zastupnicima, to je baš u skladu sa Istambulskom konvencijom koju je on propagirao.

Poštovani kolega Sladoljev, ne samo da su učitelji i nastavnici ogorčeni što su se zapravo pretvorili u sakupljače znakova u programu Lumen, nego je naprosto i nevjerojatno i zgroženi su činjenicom da od slijedeće godine u sve škole ulazi tzv. Pokus, škola za život, koji se provodi ove godine eksperimentalno, a država si ne daje, znači, prostor da ako nešto provodimo eksperimentalno da nakon što to provodimo godinu dana eksperimentalno, bilo bi logično da vidimo gdje su manjkavosti, gdje su prednosti, da onda nakon toga, nakon što to zapravo sve pročistimo, uđemo u sve hrvatske škole. Evo sad vidim da su i učitelji i nastavnici stranih jezika ogorčeni jer se na društvenim mrežama proširio poziv 3 dana prije samog stručnog skupa koji nigdje nije objavljen na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje.

Poštovana kolegice, dakle, za ministricu Divjak imam samo jednu preporuku da se prijavi u facebook grupe Školska zbornica i nastavnici organizirano i da vidi tamo šta profesori pišu o Lumenu i kakve imaju, dakle, stajalište o tom stručnom usavršavanju, a podaci će biti porazni. Ono što bi ja stvarno želio i to ću slijedeći put ministricu pitati, da se napravi istraživanje anonimno među profesorima kako oni vide reformu obrazovanja iz svog kuta i kako bi je ocijenili do sada jer podaci su katastrofalni, a upravo su oni nositelji te reforme i na njih je stavljen najviši naglasak i najviše opterećenje. Zahvaljujem kolega Sladoljev. Slijedeća replika poštovana kolegica Sonja Čikotić, izvolite. Poštovani kolega Sladoljev, nakon 20.g. donesen je novi Pravilnik o zapravo sustavu nagrađivanja učitelja, pa me zanima, pa predložen je, predložen je, al uskoro će bit i donesen, zanima me ono što vi mislite vezano za kriterije koji su tamo predviđeni obzirom da se 5 bodova daje nekome tko je napravio suautorstvo u udžbeniku za koje je primio naknadu, znači, za svoj intelektualni rad i učitelj koji je zapravo odveo djecu na međunarodno natjecanje informatike dobiva 3 boda. Mene zanima na koji način u razgovoru sa vašim kolegama, kako oni to komentiraju i je li njima bitnije okrenutost prema sustavu ili zapravo prema podučavanju i djeci? Pa poštovana kolegice Čikotić, kad je donijet Pravilnik o nagrađivanju, ja i vi ste, smo održali pres konferenciju u kojoj smo i pohvalili, dakle, na neki način da se donosi taj pravilnik, ali smo izrazili skepsu da se unaprijed, dakle, određuje učitelja i profesora koji će biti, dakle, novčano nagrađeno po nekom, dakle, kriteriju izvrsnosti. Ja mislim da kad bi ja došao na početku školske godine u razred i rekao svojim učenicima da će 5% imati 5 i da je to zacrtana tako, da bi dobio otkaz, da ovdje se na neki način ograničava izvrsnost, dakle, mislim da to nije dobro, mislim da su se kriteriji takvi ti bodovi trebali spustiti, dakle, ovdje imamo jedan, dakle, broj koji će se morati zadovoljiti, a šta ako su kriteriji izvrsnosti kod profesora bili puno veći nego što su oni predvidjeli taj broj. Zahvaljujem kolega Sladoljev. Zahvaljujem potpredsjedniče, ja bih vas molio stanku u ime Kluba HNS-a, naime da se konzultiramo sa klubom s obzirom na ovdje narečeno, meni sada nije jasno da li ovdje imamo raspravu, interpelaciju o provođenju ili ne provođenju reformi jel prema onome što sam ja čuo, ovdje se nešto zamjera što se radi i što ima rezultata, pa da je možda prebrzo čak, jel? Znači, pazite, mi interpelaciju o ne provođenju reformi kao glavnu zamjerku radimo da nešto ide prebrzo, stantastično, mislim da je i u ove kasne sate bez obzira koliko je sati, da sigurno smo mašili, kako bi narod rekao, a možda neću baš tako pričati, ali da smo promašili temu na onome tamo gdje zbilja ima se šta za pokazati jel takvim načinom razmišljanja smo i doveli da nismo 25.g. u školstvu ništa napravili.

Zahvaljujem kolega Čuraj, nadam se da su vam kolege tu negdje blizu da se imate s kime konzultirat. Kolega Bulj imate povredu Poslovnika, izvolite. Kolega Ćuraj je povrijedio Poslovnik, članak 238., gdje je kazao da se ovdje napada prebrza reforma ili prebrzi kurikulum koji vi uvodite, al' to nije rekao samo Marko Sladoljev, ni MOST, to vam kažu nastavnici koji kažu da ste nametnuli da više moraju raditi administrativnih poslova nego sa djecom, al' nemate niti tablete na koje ste se pozivali, nego će na četiri, na četiri učenika ić' jedno. Kolega Maras 'oćete me vi zamijenit možda?

Kolega Bulj zloupotrijebili ste institut povrede Poslovnika, temeljem članka 239. izričem vam opomenu. Poštovani kolega Sladoljev izvolite.

Kolega Ćuraj nije imao repliku na vaše izlaganje, nego je imao zahtjev za stankom.